A to jsou samozřejmě velmi významné prostředky v rozpočtu mladé rodiny. Další možností, jak pomoct v této situaci, je za skutečně a teď mně promiňte ten výraz ale za málo peněz hodně muziky: řešit vícegenerační domy na venkově.

Proto tedy zopakuji, byla bych moc ráda, kdybychom se o tomto pobavili, zařadili to jako první bod dnešního jednání a dali odpovědi na otázky našim mladým lidem. Dále jsem požádala ještě o zařazení druhého bodu dnešního jednání, a to je předřazení bodu tisku 41, který se týká živnostenského zákona, protože opět to směřuje k řešení bytové krize. Ten zákon tak, jak je připraven ve Sněmovně, stačí ho jenom projednat. Určitě si myslím, že by došlo k rychlému projednání je o tom, že zmocňuje města a obce k tomu, vydat si vlastní vyhlášku, aby například regulovaly krátkodobé pobyty na svém území. Tím pádem by samozřejmě spousta takovýchto vlastníků díky regulaci možná ty byty uvolnila pro klasické nájemní bydlení na dlouhodobý kontrakt.

Paní poslankyně, a kam ho chcete předřadit, ten bod číslo 41? Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátká reakce a potom nástin postupu. Slyšeli jsme tady, že evropská řešení v migraci nefungují, že všichni selhali, včetně české vlády. Právě teď ve středu... pardon, ve čtvrtek a v pátek je ministerská rada ministrů vnitra celé Evropské unie a jediným tématem na ty celé dva dny je migrace, a to migrace v těch velmi konkrétních, hmatatelných záležitostech, které nedosáhnou krátce jednání se zeměmi původu, dále posílení Frontexu, lepší ochrana vnějších hranic, stanovisko k zavedení kontrol na vnitřních hranicích. Je to jen a pouze migrační téma, a samozřejmě že my musíme vycházet ve svých rozhodnutích i z toho, co se nám povede na unijní úrovni dosáhnout. Ale to, že vláda České republiky nic nedělala? My jsme byli zemí, která nerada obnovila hraniční kontroly na slovenskočeských hranicích.

Česká republika důsledně uplatňuje readmise vůči Slovenské republice a my nevpouštíme na naše území lidi, kteří nemají oprávnění ke vstupu na území České republiky.

Ta opatření jednoznačně účinek mají, protože například včerejší data z českoněmecké hranice hlásila nula zadržených ilegálních migrantů z území České republiky směr Německo.

Mezitím se uskutečnilo jednání ministrů vnitra Rakouska, Maďarska, Slovenska a České republiky, kde jsme se dohodli na společném postupu, například v posílení vnější hranice Maďarska, a to policisty z Rakouska, České republiky, kteří už tam působí, do budoucna by tam měli být přítomni i policisté ze Slovenska.

A znovu říkám, dokonce jsme přistoupili k nepopulárnímu a bezprecedentnímu kroku znovuzavedení kontrol. Chci poděkovat občanům Slovenské i České republiky za trpělivost, chci poděkovat starostkám a starostům přilehlých obcí za trpělivost, ale oni si právě tohle opatření chválí, protože evidentně v těchto místech došlo k úbytku ilegální migrace na území České republiky. Po našem vzoru zavedlo podobné kontroly Rakousko na hranicích se Slovenskem, Slovensko posílilo hraniční dohled nad hranicí s Maďarskem, tedy jsou samozřejmě činěny kroky i na evropské úrovni. Ale my si musíme přiznat jednu věc ano, je to samozřejmě dílčí řešení. Je to řešení, které mohla Česká republika připravit, stejně jako jsme připravili záchytná centra pro ilegální migraci, stejně jako uplatňujeme od začátku readmisní dohodu vůči Slovensku a děláme všechna opatření, které nám právní řád umožňuje, stejně jako jsme s ministrem Blažkem založili pracovní skupinu, která dá návrh na zpřísnění trestů pro převaděčství v České republice.

Jedinou cestou je snížit proudy, migrační proudy, které vedou v současné době do Evropské unie, to je jednáním s Tureckem.

A já vám tady garantuji, že na našem dalším setkání, až proběhne právě schůzka ministrů vnitra a ministrů pro migraci Evropské unie, vám dám podrobnou situaci o stavu ilegální migrace v České republice. Teď jenom uklidnění občanek a občanů, které se někdo pokouší vyděsit opatření, která vláda České republiky přijala, vedla ke snížení, významnému snížení ilegální migrace na území České republiky, a to je garance, kterou vám za vládu České republiky dávám. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Byl jsem vylosován tedy v exkluzivním čase po vystoupení pana ministra vnitra, vlastně na něj plynule navážu. Nejprve pro předsedající. Dodržím ten název, který je na písemné přihlášce tuším, že správně je tam napsáno Informace vlády k otázkám národní bezpečnosti.